Je to vlastně i v návaznosti na zhoršenou bezpečnostní situaci v Evropě, ve světě. Přes naše území probíhá zvýšený pohyb konvojů ozbrojených sil jiných států, různá cvičení, která směřují například na Slovensko nebo do Polska a tak dále, a Vojenská policie tedy je připravena tento úkol plnit. Aby samozřejmě měla i oprávnění, které v tuhletu chvíli má pouze Policie České republiky, je zapotřebí ten zákon změnit co nejrychleji.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, a tím je pan poslanec Lubomír Wenzl.

Navrhovaná úprava v této oblasti je reakcí na závazky České republiky přijaté v rámci dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, se kterou vyslovil souhlas Parlament České republiky a která byla vyhlášena sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 1/2000 Sbírky mezinárodních smluv, a to v oblasti poskytování ochrany ozbrojeným silám jiného státu na území České republiky. V čl. 7 odst. 11 této dohody mezi smluvními stranami o statutu jejich ozbrojených sil je stanoveno, že každá smluvní strana bude usilovat o přijetí takových legislativních ustanovení, která považuje za nezbytné k zajištění přiměřené bezpečnosti a ochrany zařízení, vybavení, majetku, záznamů a oficiálních informací jiných smluvních stran...

Praktické zkušenosti jednoznačně ukázaly, že v celé řadě případů by bylo nutné se pro zajištění bezpečnosti a ochrany zařízení, vybavení, majetku ozbrojených sil jiného státu opírat pouze o přiměřený výklad dosavadní právní úpravy, nebo se dokonce vzdát organizačních opatření nebo činností, které by bylo v dané situaci nanejvýš vhodné uplatnit. Při přípravě novely návrhu zákona bylo proto vyhodnocováno, jaké jsou obecné zákonné podmínky pro ochranu pobytu ozbrojených sil jiného státu na území České republiky. K této problematice je nutné konstatovat, že Vojenské policii není na základě existujících právních předpisů umožněno podílet se na realizaci shora uvedeného závazku České republiky, jakkoliv by to bylo logické a odpovídalo by to obdobné praxi států, které jsou smluvními stranami citované dohody. Podle § 1 nyní platného zákona o Vojenské policii Vojenská policie plní úkoly v rozsahu vymezeném tímto zákonem a plní úkoly policejní ochrany Ministerstva obrany, ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany.

Děkuji a já nyní otevírám obecnou rozpravu.

A pokud se nikdo nehlásí do obecné rozpravy... Hlásí se pan zpravodaj. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Stávající úprava opravdu definuje, dobře definuje úkoly Vojenské policie v rámci plnění úkolů na území České republiky, ale pakliže tato novela přijata bude, odpadne to, že na každé cvičení, na každý přesun příslušníků ozbrojených sil jiných států byly bilaterální dohody nebo byly uzavírány smlouvy na tuto konkrétní věc. V tuto chvíli bude jasně kodifikováno, jaké oprávnění a jakou působnost má Vojenská policie, potažmo příslušník Vojenské policie.

Základním cílem předkládaného návrhu novely zákona je zefektivnit činnost Vojenské policie, zajistit jí skutečně účelné a účinné podmínky pro plnění svěřených úkolů a v případě schválení této novely Vojenská policie bude moci plnit úkoly komplexně, profesionálně a na srovnatelné úrovni s bezpečnostními sbory, které mají svěřeny obdobné úkoly.

Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím. Pro pořádek se zeptám, jestli je u paní ministryně zájem o závěrečné slovo v této fázi? Zájem není.